To už samozřejmě je škoda, že zaměstnavatel vlastně zaplatí to, co se tady prosazuje na této Sněmovně.

Moc bych ho poprosil, kdyby mě sledoval, protože on řekl, že my chceme dlouhodobé efekty nahrazovat krátkodobými. Podívejte se, v roce 2008 zavedení karenční doby vedlo ke snížení krátkodobé nemocenské. Jenomže odborníci říkají, že po roce 2012 se to jednak začalo srovnávat, jednak se ukázalo, že se zvětšily dlouhodobé nemocenské.

To znamená, že to je právě opačně.

Takže já tvrdím, že to je tedy úplně opačně, než tady bylo řečeno. Tohle je opravdu hledisko dobrého hospodáře. Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Mám dvě faktické poznámky.

Já jenom k předřečníkovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Tak například se podívejme také na úroveň zaměstnanosti ve srovnávaných letech. Dnes máme mnohem vyšší zaměstnanost, než jsme měli třeba právě v těch krizových letech. A celá řada dalších věcí. Tak jestli to skutečně souvisí s tím, že lidé přecházejí nemoci, nebo nikoliv, to by bylo na nějakou opravdu velkou analýzu, velký výzkum, ale myslím si, že takový nemáte k dispozici, abyste se jím tady teď mohl zaštiťovat, a že to jsou tedy jen určité dojmy, je to taková dojmologie.

Nechci zdržovat, ale Luboši prostřednictvím pana předsedajícího, ty jsi právě zaměnil jenom slova za obsah. Ty jsi mě neposlouchal. Tady je potřeba se skutečně podívat na to, jakým způsobem je ta struktura nemocnosti a jakým způsobem se dá řešit. Ano, je potřeba se dívat jedním okem pod sebe a druhým okem do dálky.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem původně už nechtěla vystupovat, nechtěla jsem to prodlužovat, ale teď si prostě neodpustím, abych nereagovala. Tady padaly argumenty zejména trojího typu. Zavedení karenční doby mělo být motivací pro to, aby lidé více pečovali o své zdraví. Chápu to správně, paní poslankyně?

To se přece simulovat nedá. Nerozumím tomu argumentu.

Nerozumím tomu. Já bych chtěla shrnout, že vlastně karenční doba znamená, že kolektivně trestáme pracující.

Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo. Vy v současné době navrhujete první tři dny proplácet 60 %.

Došlo tady k úsporám na straně zaměstnanců, A teď, v tuto chvíli, návrh, který navrhujete, už ale nevrací tuto povinnost zaměstnancům se na tom podílet.

Tuto odvahu vy prostě nemáte.

Já respektuji odlišné politické názory na tuto otázku, opravdu je respektuji, a o tom je ten politický střet. Paní ministryně řekla, že díky tomu, že se lidé bojí chodit na nemocenskou, se prodloužila dlouhodobá nemocenská. Tam žádná logika není. Je to přesně naopak.

No to není blbost.